Já mám návrh k proceduře.

Já to úplně zjednoduším.

Děkuji, pane předsedo, za výraznou pomoc, protože já jsem právě chtěl navrhnout proceduru, ve které takto rozhodneme.

V tomto ohledu se ptám, jestli někdo namítá něco proti postupu předsedajícího. Pan předseda Stanjura.

Myslel jsem, že to bude pomoc úplná, dobře, i to je pomoc, že víme stanovisko klubu ODS. Děkuji.

To znamená, která varianta bude mít větší podporu. Orientační hlasování číslo 22. Pardon, odhlásil jsem vás všechny, prosím o novou registraci, ono to bude i lepší, abychom zjistili přesnou přítomnost poslanců. Myslím, že už je to dobré.

Já tedy hlasování číslo 22 prohlašuji za zmatečné, přestože je orientační, a počkám, až budou všichni přihlášeni. Já chápu, že někteří... Tak dobře, už vás nebudu odhlašovat, ale myslím si, že hlasování číslo 22 bylo prohlášeno za zmatečné. Není tomu tak, odmazávám.

Děkuji vám. Zahájil jsem hlasování číslo 24.

Děkuji vám.

Rozhodneme v hlasování číslo 25, které jsem právě zahájil, a ptám se, kdo je pro variantu zasedacího pořádku podle SPD. Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat. Zasedací pořádek byl schválen ve variantě, která vám byla připravena jako varianta Strany přímé demokracie. Tím jsme vyčerpali bod číslo 4. Děkuji a končím tento bod.